Zájmem všech by tedy mělo být, aby veřejná soutěž byla spravedlivá a transparentní.

Věřím, že vám osudy více, než tří tisíc občanů nejsou lhostejné. Lidé se oprávněně obávají scénáře, který dobře známe z kauzy bytů OKD. Doufám, že už si v roce 2016 nikdo nedovolí zopakovat podobnou chybu. Děkuji, pane ministře.

Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane místopředsedo. Chci poděkovat panu ministrovi, že si udělal čas a přišel na moji interpelaci. Takže vážený pane ministře, již podvakráte jsem vás interpeloval ve věci pokračování smlouvy s firmou Kapsch. Jednou to bylo před rokem ve věci projektového manažera a v únoru tohoto roku ke zrušení zakázky na poradce. Vždy jsem varoval, že se nejedná o korektní postup ze strany Ministerstva dopravy. Nyní jste dostal pokutu od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to právě z důvodu prodloužení smlouvy na výběr mýta. Podle úřadu se Ministerstvo dopravy dopustilo správního deliktu, když uzavřelo dodatky ke smlouvě s firmou Kapsch v jednacím řízení bez uveřejnění, aniž by byly splněny podmínky pro užití tohoto druhu zadávacího řízení. Vážený pane ministře, mé předchozí interpelace upozorňovaly právě na tento problém, za který jste následně dostal milionovou pokutu. Nejen že jste nedbal varování, ale údajně se proti verdiktu úřadu ani neodvoláte a pokutu zaplatíte. Proto mám na vás dva dotazy. A za druhé budete jako ministr vymáhat tuto milionovou pokutu po těch podřízených, kteří dodatky ke smlouvě připravovali? Děkuji za vaše konkrétní odpovědi. Děkuji panu poslanci. Prosím pana ministra o odpověď.

Za prvé.

Ministerstvo dopravy si je vědomo skutečnosti, že zadání veřejné zakázky v otevřeném řízení neomezující z hlediska okruhu potenciálních dodavatelů a umožňující univerzální přístup na trh s veřejnými zakázkami je ideálním východiskem. Ministerstvo dopravy proto také vyvinulo úsilí směřující k tomu, aby otevřené zadávací řízení k zadání předmětné veřejné zakázky mohlo uskutečnit. Bohužel bylo zjištěno, že základní předpoklady pro úspěšnou realizaci otevřeného zadávacího řízení nejsou naplněny a není a nebylo v moci Ministerstva dopravy bez souhlasného projevu vůle třetí strany, tedy stávajícího dodavatele služeb, konsorcia společnosti Kapsch, bez dalšího tento stav zvrátit. Jinými slovy, pokud bych měl reagovat na ty dotazy, které pan poslanec uvedl, prostě stav exkluzivity byl v podstatě zapříčiněn rozhodnutím, jak bude zakázka vypsána a jakým způsobem byla dodatkována. A pokud jsme nechtěli a neučinili z České republiky parkoviště a zajistili to, co jsme chtěli zajistit, že budeme vybírat mýto i nadále a Česká republika bude vybírat 10 mld. z mýta, tak jsme tento krok učinit museli. Takže já nevidím vůbec žádný důvod, abych se zabýval tím, kdo z mých stávajících náměstků pochybil, nebo nepochybil.

Takže jsem přesvědčen, že jsme udělali krok, který jsme udělat museli v zájmu občanů této země, a jestli z toho vzniknou, nebo vznikají nějaké problémy pro ty, kteří to podepsali nebo schválili, tak jsem připraven tento krok nést. Děkuji panu ministrovi. Prosím, pane poslanče, vaše doplňující otázka Děkuji, pane místopředsedo. Děkuji, pane ministře. Tohle všechno je známé.

Takže to je jedna věc. Druhá věc.

Ale na druhou stranu za mnou chodí lidé se ptát, kdo zaplatí z peněz daňových poplatníků ten jeden milion. A já si myslím, že by to měli být i ti úředníci, kteří pochybili.

Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, o úloze současného náměstka Kopřivy vím jenom to, že nebyl náměstkem v době, kdy se ty smlouvy připravovaly. Nechci to hodnotit.

Teď v současné době...

A pokud ano, tak samozřejmě je tady Nejvyšší kontrolní úřad a další orgány, které se tím zabývat mohou a dojdou k nějakému závěru. Mým úkolem bylo, abych zajistil celý průběh toho, aby se mýto dále vybíralo. A jsem přesvědčen, že to jsem zajistil. A hledání viníků bych nechal na těch, kterým to přísluší. Děkuji panu ministrovi za tuto odpověď.

Prosím, pane poslanče. Děkuji. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády.

Současně při politických diskuzích o migrační politice čeští poslanci, vláda, Hospodářská komora České republiky a jednotliví čeští podnikatelé výrazně preferují pracovníky ze slovanských států, zejména z Ukrajiny.